druhé čtení Z pověření Senátu předložený návrh zákona uvede pan senátor Michael Canov, kterého tady vítám a prosím ho, aby se ujal slova. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, podstata novely spočívá ve zrušení přestupkové imunity ústavních soudců.